V závěru mého vystoupení mně, vážené kolegyně, kolegové, dovolte poděkovat za spolupráci Ministerstvu vnitra. Nebývá zvykem tady zmiňovat konkrétní úředníky, ale já je zmíním, protože jsou to jména lidí, kteří v té střelecké komunitě mají své jméno a určitě jsou velmi příznivě touto komunitou hodnoceni, protože skutečně odvedli na této legislativě obrovský kus práce. Takže děkuji pěkně kolegům z Ministerstva vnitra, děkuji i samozřejmě panu ministrovi, děkuji kolegům z výboru pro bezpečnost a všem, kteří pracovali v těch pracovních skupinách, kde jsme se scházeli a kde jsme vlastně ladili ta naše stanoviska napříč politickým spektrem tak, abychom dnes tedy ten návrh zákona mohli postoupit do dalšího čtení a mohl jej výbor pro bezpečnost doporučit tak, abychom ideálně na té další schůzi Poslanecké sněmovny tento návrh mohli schválit. Děkuji vám v tuto chvíli za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Vláda svým usnesením na konci roku 2017 uložila Ministerstvu vnitra zpracovat návrh na komplexní rekodifikace legislativy týkající se nakládání se zbraněmi a municí.

U nás v České republice je ještě komplikovaná stárnutím generace, která byla, alespoň z té mužské části, schopna ovládat zbraň jako základní dovednost získanou při absolvování základní vojenské služby.

A právě z tohoto důvodu bylo navrženo, aby byl tímto zákonem vytvořen na ryze dobrovolné bázi systém střelecké přípravy, kde by občané mohli získat potřebné dovednosti využitelné pro možné plnění úkolů, a to při zajišťování bezpečnosti ČR a samozřejmě i bezpečností jjich samotných a jejich blízkých.

Proto poslanci napříč politickým spektrem s vědomím významu návrhu pro bezpečnost ČR původní návrh Ministerstva vnitra přepracovali, a to zejména co se týká terminologie, tak, aby korespondoval se současným zákonem o zbraních, tedy zákonem č. 119/2002 Sb. Návrh měl projít prvním čtením již v lednu, ale to se bohužel nestalo pro nepřítomnost pana ministra. A nestalo se tak ani v únoru pro jisté legislativní indispozice zde ve Sněmovně. Pak přišel virus a první čtení proběhlo až v červnu, kdy byl návrh přikázán k projednání výboru pro bezpečnost. Ještě před vlastním projednáním textu návrhu zákona výborem pro bezpečnost tento výbor požádal Ministerstvo vnitra o zpracování návrhu prováděcí legislativy, tedy nařízení vlády, tak aby poslanci byli schopni udělat obrázek o reálném fungování připravovaného systému střelecké přípravy. Příslušný návrh Ministerstva vnitra zpracovalo a postoupilo poslancům. Z toho, jak je návrh z prováděcího předpisu koncipován, vyplývá, že praktické fungování systému střelecké přípravy nebude žádnou formalitou, ale bude garantovat skutečnou odbornou kvalifikaci absolventů, a to jak v praktické rovině, tak v oblasti teoretické. A co je důležité, bude obsahovat i vzdělávací segment v oblasti deeskalace konfliktu tak, aby bylo případné použití zbraní minimalizováno. V rámci přípravných konzultací k textu návrhu bylo poukázáno na určitou nejasnost významu aprobace pro získání práva nakládat se zbraní, v jejímž ovládání byl absolvent školen. Stejný poslanec ošetřil pozměňovacím návrhem i situaci, kdy by zákon mohl vstoupit v účinnost až v průběhu roku 2021.

Děkuji, pane předsedající.

Skutečným a jediným účelem jeho úvodní části je opět salámovou metodou odepřít občanům další právo, které prozatím mají. Sice právo zatím minimálně využívané, nebo možná i prakticky zcela nevyužívané, ale reálně existující právo a reálnou možnost legálně se sdružovat do ozbrojených skupin, které nakládají legálně s legálně drženými zbraněmi v souladu s právním řádem této země. Zřejmě tady existuje velké množství legálně ozbrojených paramilitárních skupin, jejichž členové, legální držitelé legálních zbraní, představují tak grandiózní bezpečnostní riziko, že je třeba kvůli nim speciální zákon lex domobrana. Skupiny, kterých si ovšem nikdo fakticky nevšiml a které nepáchají žádné trestné činy ani přestupky, alespoň zcela určitě ne takové, které by jakýmkoliv způsobem hýbaly veřejným míněním.

A to je samozřejmě špatně, protože již dnes je občanská apatie a neochota navzájem si pomáhat v případech osobního obtěžování, nebo přímo fyzického napadení, alarmující.